Já tomu skutečně nerozumím.

Nebo je to jenom jedna z desítek smluv, které vznikají ve všech resortech za všech vlád, protože se to prostě dělat musí?

Tenhle dokument má trochu smůlu, protože jsme si ho tak podrobně přečetli. Jsem si jist, že podobné protokoly, úmluvy a domluvy projednáváme a často velmi mechanicky schvalujeme skoro na každé schůzi.

To by nebylo spravedlivé k tomu textu. Ale myslím si, že čas od času stojí za to si přečíst podrobně i návrhy z bloku smlouvy a zamyslet se nad tím, k čemu nám to je, a ne jenom mechanicky schvalovat další a další dokumenty. Já vám děkuji, o slovo se hlásí pan ministr. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tady musím říct jednu věc. Souhlasím v jedné straně s panem poslancem Stanjurou, prostřednictvím pana předsedajícího, s tím, že státní správa má velkou schopnost vytvářet dokumenty, které bohužel mohou být občas vnímány jako dokumenty, které jsou jenom samoúčelné a k ničemu. Na obranu tohoto dokumentu ano, ten začal připravovat někdo přede mnou, nicméně já mu rozumím tak, že to je dokument, na kterém se země, kudy procházejí Karpaty, dohodly a o kterém debatují, a vyměňují si ti, co žijí v tomto území, svoje zkušenosti s tím, jak dobře nebo jak složitě se jim podaří prosazovat dopravní stavby v tomto území. Proč si řekneme, proč se takový dokument vytvoří, stejně jsou tam zopakovány v podstatě teze, které má v sobě Evropská komise nebo nařízení Evropské komise ohledně ochrany životního prostředí a dopravy a všech věcí dohromady. Důvod, proč to vzniklo, je, že tam je mimo zemí Evropské unie také Ukrajina nebo Srbsko, které nejsou členy Evropské unie, takže jsou ty věci tímto způsobem udělány. Já bych chtěl říct, že je to samozřejmě dokument, který je velmi obecný a je plný takových frází. Ale bohužel takové jsou všechny dokumenty, které mají mezinárodní charakter, a hledá se při pěti, šestistranném jednání, co do takového dokumentu dát, aby to ještě dávalo smysl, ale aby to ještě všichni odsouhlasili. Takže já bych závěrem chtěl říct ano, pokud z většiny dokumentů, které se projednávají, nebo ze smluv, které se dojednávají, vytrhneme jednotlivé věty, tak můžeme dokázat, že jdou proti sobě a nedávají úplně smysl. Na druhé straně toto je jakási deklarace, aby se ty regiony mohly bavit, aby měly platformu vyměňovat si zkušenosti, debatovat o věcech, a Česká republika se k tomu přihlásila. Já bych tady chtěl požádat, přestože se může zdát, že tento dokument úplně důležitý není, aby Poslanecká sněmovna propustila tento dokument do jednání výborů, anebo se prostě rozhodne, že to udělá jinak. Já nechci nic vnucovat. Nezdá se mně, že by byl o něco horší než jakákoliv další smlouva, a určitě má smysl pro ty lidi, kteří si vyměňují zkušenosti, jak se jim daří či nedaří stavět v oblasti Karpat. Já vám také děkuji, pane ministře.

To už je nějaká instituce. A současně je v jednom z těch ustanovení, že se pravidelně svolává účastnická konference.

Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, tak končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo další návrh?

Svědčí o tom už to, že to tady předkládá pan ministr dopravy a ne ministr zahraničních věcí. Dobře, děkuji. Žádný další návrh neeviduji. V tom případě přistoupíme k hlasování. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a přečtu návrh usnesení. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Odhlásím vás tedy a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Budeme hlasovat o návrhu, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. A ještě budeme hlasovat o tom, aby tento návrh byl přikázán hospodářskému výboru. Já zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu?